Pěkné dopoledne, vážení kolegové.

Chtěl jsem tedy říci, že pro mě je to především o tom, že si myslím, že právo má být dodržováno, a nyní není, tak pokud jsme s tím stavem spokojeni, nechme ten zákon porušovat, anebo hledejme řešení, aby se zákon neporušoval. A proto jsem pro to, aby tento pozměňovací návrh byl schválen, a chtěl bych vás požádat o podporu. Děkuji.

Já jsem mu slíbila, že budu dneska střídmá, takže je to moje první faktická.

Pamatuju si na diskusi v minulém volebním období. Já to budu navrhovat, jsem zvědavá, jak se všichni ti, kteří teď budou hlasovat pro 0,5, aby mohli vodáci na některých cestách moci požívat alkohol, jak budou hlasovat tady u tohoto bodu.

To znamená, právní úprava existovala, přesto jsme cítili někteří povinnost schválit úpravu, která je s prominutím až hloupá, protože na některých komunikacích nejde dodržet. Proč to říkám? Protože ty argumenty jsou stejné, jednou je to argument pro, podruhé proti. Prosím vás, pokud máte tento názor, já se těším na projednávání novely zákona o silničním provozu. Děkuji a další s faktickou poznámkou je paní Jana Pastuchová. Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem řekla i panu kolegovi, že zásadně nemůžu podpořit tento pozměňující návrh. Hovořili jsme o tom i v minulém volebním období. My práce máme dost na záchrance a já se opravdu bojím, jak tady řekli kolegové že něco nefunguje, tak že to změníme.

Za záchranáře jsem opravdu proti tomuto a divím se nevím, jestli jsem to pochopila dobře, jestli pan ministr Válek, vaším prostřednictvím, jako lékař a ministr zdravotnictví pro to zvedne ruku, tak to už nemám slov. Děkuji za dodržení času.

Zeptám se: s přednostním právem? Děkuju pěkně. Mně to nedá, děkuji za zastoupení.

Skutečně si také myslím, že nemáme mít zákony, které se dnes a denně nedodržují. Prostě realita života je nějaká pokud zákon dlouhodobě neodpovídá realitě, tak s tím něco musíme udělat.

Takže ani toto srovnání se značkami neplatí.

Děkuji za pozornost. Vaše vystoupení vyvolalo tři faktické poznámky. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Svoboda lidí...

Chlastání zaměňovat se svobodou je prostě pro mě nepřijatelné. Já bych chtěla ještě upřesnit: prosím vás, tady se zákon nezpřísňuje, tady se uvolňuje! Prosím všechny diskutující, aby si to buď přečetli, anebo nemluvili. Co se týče dopravních značek: ano, souhlasím s tím, méně dopravních značek ano, bylo by to fajn, ale pořád existují nějaká další pravidla, a ta pravidla někteří z nás porušují, porušují se běžně.